9.

Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do pošty. Vítám mezi námi senátora Michala Kortyše a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opět před vás předstupuji s návrhem zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a který byl vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Podotýkám, že Senát uplatnil pozměňovací návrhy týkající se problematiky takzvaného přímého marketingu, vnitřních rozvodů a sdílení rádiového spektra. Možná si vzpomínáte, byla tady o tom živá diskuse. V tomto případě musím konstatovat, že nesouhlasím s pozměňovacím návrhem k problematice přímého marketingu, který jde proti smyslu navržené právní úpravy, která byla obsažena v transpoziční novele, přičemž tato úprava byla navržena právě za účelem podpory ochrany soukromých elektronických komunikací a ochrany zranitelné skupiny spotřebitelů před agresivními obchodními praktikami. Pokud jde o problematiku vnitřních rozvodů, sdílení rádiového spektra, i zde s vypuštěním daných ustanovení nesouhlasím, přičemž cílem navržené úpravy je urychlení procesu výstavby veřejných komunikací, sítí a posílení hospodářské soutěže. Z těchto důvodů bych vás chtěl požádat o schválení návrhu zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

Prosím, pane senátore, máte slovo.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Dobrý den, kolegyně, kolegové.